Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že takováto debata, zejména poslední vystoupení je nedůstojné Poslanecké sněmovny. Takováto slova, která zde zaznívala, která navíc neodpovídají realitě, hraničí podle mě skutečně se zneužitím tohoto prostoru mezi body. My jsme se tady sešli, abychom projednali smlouvy v prvním a druhém čtení. Já bych byl rád, abychom se k této práci vrátili, a měl jsem za to, že je vůle smlouvy, tuším, že jich je asi ještě deset, dnes projednat.

Já samozřejmě tento návrh podrobím hlasování, a to hlasování pořadové číslo 70. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu, který tady přednesl předseda klubu sociální demokracie jménem klubu ANO a sociální demokracie na jednání do 21. hodiny. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Prosím, pane předsedo.

To je poměrně zvláštní logika.

Žádný problém. Ale neříkejte mi, že to bude zneužití. Já jsem právě proto říkal, abyste neříkali, že vám odebíráme drahocenný čas k pokladničkám.

Já budu pokračovat. Ale nezlobte se na mě, já to za zneužití jednacího řádu považuji. Pokud chceme projednat například jakýkoliv bod, tak je legitimní, aby se kdokoliv zvedl a navrhl bod jednání. To je jednací řád. A výměna názorů skutečně může být. Jestli si myslíte, že jsem překročil možnosti předsedajícího, odvolejte mě z řízení schůze, ale já v tomto ohledu respektuji, že jsou tady zařazeny určité body, které máme projednávat. A to, co se tady projednává, není otázka toho, jak funguje nebo nefunguje určitý orgán Sněmovny.